Děkuji panu ministrovi.

Děkuji za slovo. Dá se říct, že málokdy se stává, že souhlasím s panem ministrem v některých věcech, ale bohužel mu musím dát za pravdu, že je to poměrně velké riziko zneužívání, že si někdo vymyslí, že tady má nějakého příbuzného, a nebude to muset nějak dokládat. A bohužel my si tady musíme chránit svůj prostor a musíme ten zákon nastavit takovým způsobem, abychom si ochránili v České republice náš prostor a nebylo to zneužíváno k tomu, aby se nám sem účelově a naprosto nepodloženě sestěhovávaly rodiny, které spolu nemají absolutně nic společného.

To je opak toho, co je základ právního státu.

To znamená, pokud na tom trváte, že skutečně je potřeba to zpřísnit pro rodinné příslušníky našich občanů, je skutečně potřeba to zpřísnit a zkomplikovat úplně všem, tak já se s tím nemohu ztotožnit.

A vůbec se nevyjadřuji k tomu, že je možné to zkontrolovat. To přece všichni víme. Ať si zkusí nějaká těhotná žena najít pojišťovnu, která ji pojistí, když je těhotná, do zahraničí. Ty pojišťovny vás prostě nepojistí, protože vědí, že se jim to dramaticky nevyplatí, když budou nějaké komplikace. Žádná pojišťovna vás nepojistí, když to nebude prostě v úplně nepřijatelné cenové hranici. Takže neříkejme tady, že to není problém. Je to problém a budeme tady potom interpelovat. A to si skutečně myslím, že je proti přesvědčení mnoha z nás. Ano, dobře, poznamenal jsem si.

V podstatě jakákoliv změna předloženého materiálu probíhá v rámci takzvaného druhého čtení.

A nebude to poprvé, že takový nějaký návrh neprojde.

Ano, děkuji. Po dohodě s předkladatelem navrhuji zkrácení lhůty o 20 dní. Máte slovo.

Tak jestli to možná nemáte od vašich kolegů zpracováno nějak jinak.

Děkuji.

Tak kdo z vás, vážení? Já se omlouvám.

Můžete vetovat zkrácení o více než 30 dnů.